Mám tři přihlášky. Takže pan poslanec Kalousek, předseda poslaneckého klubu. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo.

Tak bych chtěl vidět ty lidi, kterým stačí jeden doklad.

Děkuji za slovo, pane předsedající. A v reakci na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. A přesně kvůli tomu tady jsem, aby to bylo jednoduché, aby se to všechno zrychlilo, zjednodušilo. Ale k tomu potřebuji vás všechny, potřebuji vás s tím seznámit, potřebuji, abyste se mnou o tom mluvili, a věřte tomu, že pak si řekneme: ano, chceš být holička, takže měsíčně tady zaplatíš 30 tisíc a víc nás nezajímá. Přijďte, já vám to vysvětlím, a když mě podpoříte, tak to tady bude za chvilku. Ale víte, co to je umět využít právě svůj čas? To znamená, že tu fakturu tomu Bláhovi, který si ho objednal, nebo někomu jinému, dám jednou za měsíc.

Přece nebudeme, když jde zedník stavět dům, každý den účtovat, že zrovna položil deset cihel! Zrovna tak ten zahradník vystaví, když je posekáno. Třeba také za půl roku, protože jim to stačí. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Dneska v hospodě to funguje.

Takže to je také jedno téma, o kterém bychom mohli diskutovat. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jiří Bláha a připraví se pan poslanec Kalousek. Pane poslanče, vaše dvě minuty.